My v hnutí SPD zastáváme pozici vzájemného dialogu, odmítáme tento způsob stupňování napětí v této oblasti a zatahování České republiky do případného cizího ozbrojeného konfliktu. My hájíme zájmy České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.